Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Jako první se bude hlasovat o legislativně technických úpravách. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Já si myslím, že kolega poslanec Vilímec vám k těmto pozměňovacím návrhům před chvilkou řekl vše podstatné, takže bych se asi neopakovala. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Než budeme hlasovat o návrzích A1, A2 a A5, prosím stanovisko garančního výboru. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrzích A1, A2 a A5. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jedná se o rozšíření možnosti obcí získávat údaje o počtu osob, kterým jsou poskytovány doplatky na bydlení. Stanovisko? Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh taktéž kolegy Vilímce A4. Ten počítá s přehodnocením maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení z 90 % normativních nákladů na bydlení na 80 % po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji.

Stanovisko garančního výboru? Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Děkuji.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování o B5. Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh B6, který je také můj, a jedná se o zrušení § 30, který navrhuje, aby se částka živobytí osoby zvýšila až do výše 300 korun u osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o bodu C. Tento pozměňovací návrh kolegy Fiedlera je o tom, že doplatek na bydlení nebo jeho část může být použita bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. Stanovisko výboru? Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

Tím jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Je to tak? Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.